Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady rád zareagoval na některé ty výroky a na některá ta slova, která tady zazněla. Zásadně odmítám, že by armáda byla zneužitá nebo zneužívaná v rámci nasazení boje proti koronaviru. Odmítám ta slova, že by byla děvečka pro všechno. Odvádějí výbornou, vynikající a profesionální práci. Co se týče nasazení, teď, pomoci. My nejsme v normální situaci. Proto došlo k nasazení. Není normální situace, že by probíhaly. Máme tady už několik měsíců koronavirovou krizi a armáda, vojáci Armády České republiky pomáhají složkám IZS. Dále bych chtěl ještě zdůraznit, zástupci armády jsou od počátku u všech příprav, tak jak to bylo i teď, s Ministerstvem vnitra u všech příprav na připravovaná opatření. To je za mne ve vztahu, co se týče armády. A ještě jednou mi dovolte nejenom vojákům, ale i ostatním příslušníkům poděkovat za tu přípravu k zajištění následných krajských a senátních voleb.

Děkuji za slovo. Já bych opravdu taky velmi vážil, za jaké situace budeme nasazovat armádu. Nevím a neznám jiný stát, který by takto suploval nedostatečnost své veřejné správy a svých civilních struktur. Myslím si, že je nutné hledat řešení. Protože armádu za této situace považuji za opravdu krajní řešení.

Děkuji, pane místopředsedo. Já nebudu komentovat zapojení Armády České republiky, ale velmi stručně se vrátím obecně k návrhu zákona a přednesu stanovisko za poslanecký klub KDUČSL.

A ze zkušenosti předchozích, hlavně senátních voleb víme, že tady skutečně o výsledcích rozhodují jednotky hlasů, a proto je dobré, aby toto základní demokratické právo, tedy právo účastnit se voleb, zůstalo zachováno v co největší míře.

Jsem rád a děkuji ministrovi vnitra za to, že příprava skutečně probíhala konsenzuálně, napříč politickými stranami, u těch jednání byli zástupci všech poslaneckých klubů a díky tomu se podařilo např. velmi spornou možnost hlasování prostřednictvím zástupce z toho návrhu vyndat a nemusíme tady dnes řešit nějaké další úpravy. Jsem taky rád, že zákon neobsahuje pouze řešení pro možnost účasti ve volbách pro osoby v karanténě, ale že také obsahuje ono navýšení členům okrskových volebních komisí, navýšení odměny. Je to důležité, protože samozřejmě volby je potřeba administrativně zajistit a víme, že zájem o účast v komisích není kdovíjaký. Je to jakási minimální motivační složka. Děkuji vládě a Ministerstvu vnitra za to, že i tyto návrhy byly takto vyslyšeny. Dovolte mi ještě ale v té souvislosti, když projednáváme tuto otázku, zmínit jednu věc.

Já bych tady chtěl velmi důrazně, protože příští volby nás čekají nejpozději na podzim roku 2021, a víme, jakým způsobem často velmi klopotně probíhá legislativní proces na půdě Parlamentu České republiky, tak bych chtěl vyzvat a požádat pana ministra a vládu České republiky, aby zákon, který podle mých informací, ty zazněly od pana náměstka včera na jednání ústavněprávního výboru, tento návrh zákona byl projednán Legislativní radou vlády, je připravený k projednání vládou a posunutí sem do Poslanecké sněmovny, tak bych chtěl velmi důrazně vyzvat, aby tento zákon o správě voleb byl neprodleně vládou projednán a posunut k legislativnímu procesu na půdě Parlamentu České republiky. Protože v tomto zákoně lze řešit i ty věci, které tady dnes jsou diskutovány a jsou předmětem tohoto ad hoc zákona, který je ale schvalován pouze pro podzimní volby v roce 2020, tedy volby krajské a senátní. Případně pak ty doplňující a podobně, ale nikoli pro jakékoli další.